Zahajuji všeobecnou rozpravu a zeptám se zástupců jednotlivých poslaneckých klubů, zda chtějí vystoupit se svými návrhy. Zatím zde mám pana místopředsedu Filipa, tak mu dám prostor v rozpravě. Potom pan předseda Faltýnek.

Ale v těchto komisích mohou pracovat i odborníci. Klub KSČM předkládá návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro Ústavu České republiky a ústavní systém. V Senátu dlouhodobě působí komise pro Ústavu a parlamentní procedury.

V tomto ohledu nedostatek, který tady máme v podstatě již sedmnáct let od vzniku Senátu, se nepodařilo nikdy odstranit. Vždycky alespoň část se dařilo odstraňovat. Například zřízení Nejvyššího správního soudu trvalo po naplnění Senátu necelých pět let.

V tuhle chvíli já považuji neexistenci ústavní komise Poslanecké sněmovny za hrubou chybu. Ty úsporné důvody nechápu, protože samozřejmě komisi může řídit kdokoli z poslanců, jestli to bude předseda ústavněprávního výboru, jiný poslanec nebo místopředseda Sněmovny, na tom nezáleží a to opravdu není věc, která by nějakým způsobem zatížila Poslaneckou sněmovnu ekonomicky.

Proto tuto komisi navrhujeme jako 14člennou, obsazenou na principu parity, za každý poslanecký klub dva lidi. Znovu opakuji, že v komisi kromě předsedy mohou být odborníci neposlanci. Ale myslím si, že každý klub využije nejméně jednoho poslance a jednoho odborníka ze svého odborného zázemí, nebo jak si to udělá, nechci do toho nikomu mluvit, ale v tomto ohledu vidím takový postup jako věc, která si zaslouží podporu Poslanecké sněmovny, a naše práce si zaslouží také nějaký systém, který by vedl k posunu dopředu.

Tolik tedy k návrhu a děkuji za pozornost a také za podporu tohoto návrhu. Dalším přihlášeným je pan předseda Faltýnek, potom pan předseda Stanjura. Prosím máte slovo. Děkuji za slovo. Dobré odpoledne, vážené kolegyně, kolegové, vážení členové vlády. Než přednesu svůj návrh na zřízení konkrétní komise, tak bych chtěl reagovat na vystoupení pana místopředsedy Filipa. My jsme u nás v poslaneckém klubu dlouze diskutovali o zřízení této komise pro revizi Ústavy, nebo jak ji nazveme, a domníváme se, že by bylo možná jednodušším řešením, nechci říkat lacinějším, ale jednodušším řešením, kdyby vznikl podvýbor v rámci ústavněprávního výboru, který by se zabýval touto problematikou. Obě dvě cesty jsou samozřejmě možné.

Tolik jenom moje krátká reakce na mého předřečníka. A nyní bych si dovolil podat návrh na zřízení stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny v počtu 15 členů, kde by bylo poměrné zastoupení jednotlivých politických subjektů ve Sněmovně.

Děkuji za pozornost. Ještě než dám slovo panu předsedovi Stanjurovi, mám tady faktickou poznámku paní poslankyně Markové, potom faktická poznámka pana místopředsedy Filipa. Prosím, paní poslankyně. Děkuji za slovo, přeji hezký den.

Myslím, že by nebylo dobře, abychom rozšiřovali ten název.

Lidská práva patří k jinému výboru. Já si myslím, že bychom neměli ten název rozšiřovat. Ano, děkuji. Pan místopředseda Filip s faktickou poznámku. Děkuji, pane předsedo. Já jen fakticky k tomu, co tady říkal pan předseda Faltýnek.

A v komisi, kterou řídila v té době místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Jitka Kupčová, jsme měli nejen neposlance odborníky, ale trvale jsme přizvávali např. vedoucí kateder ústavního práva všech právnických fakult v České republice a vyplatilo se nám to, protože nemyslím, že by někdo zpochybňoval současné fungování a postavení Nejvyššího správního soudu. Děkuji. Prosím. Děkuji za slovo, pane předsedo. Kolegyně, kolegové, náš klub nepodpoří vznik komise pro Ústavu.

A pokud možno bych nepoužíval termín revize Ústavy. Takže my pro zřízení této nové komise hlasovat nebudeme.

Podvýbor nemůže sám o sobě nic. Nemůže si předvolat ministra, nemůže udělat nic než skrze ten výbor. Vždycky tak musí činit výbor.